Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Děkuji, děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Ten systém právě na Ukrajině je označován za netransparentní, poukazují na to zprávy Bezpečnostní informační služby a i sami žadatelé uvádějí, že se do něho nemohou normálně přihlásit, protože termíny jsou zablokované.

Děkuji za případné odpovědi. Děkuji panu poslanci.

Náklady stavby hráze by zatím byly asi pět miliard korun. Hráz by údajně chránila obyvatele od Roztok až k Praze, ale hlavně by asi zvýšila ceny stavebních pozemků v tomto úseku, což by potěšilo příslušné spekulanty.

Proti projektu se zvedl masivní odpor místních občanů vedený jejich starosty včetně místních rekreantů, vodáků a všech, kterým záleží na zachování krásné přírody pro příští generace. Proto bych se rád zeptal, pane ministře, na dvě otázky.

Děkuji. Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji za slovo.

Děkuji za dotaz.